Co je další věc, je to tzv. posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů. Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu posoudí možnost zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru.

A navíc každá nová pravomoc úředníka týkající se povolování stavby v sobě tak či onak skrývá určitý korupční potenciál. Čili podle mne jsme neměli problematiku povolování staveb řešit takto odděleně, ale měli jsme to nějakým způsobem zahrnout do komplexní novely stavebního zákona, kterou jsme dopoledne tady projednali.

Zejména pro menší obce, které nemají vlastní kanalizaci a kde je sociální postavení občanů nižší, může samozřejmě zvýšení cen za likvidaci odpadních vod znamenat negativní ovlivnění jejich sociální situace. A poslední moje připomínka se týká právě změny poplatkového místa.

Takže i zde je třeba se nad tímto zamyslet a hledat tady nějaké další důvody, proč děláme celkem na první pohled ne úplně smysluplný krok, převádění správce poplatků z České inspekce na Státní fond životního prostředí.

Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Jedná se o § 67, který hovoří o omezení v záplavových územích.

Nic dramatického se nezměnilo.

Jaký je dnes stav?

Když se podíváme na situaci v povodích na různých místech, tak samozřejmě ono se k tomu přistupuje různě. Já bych třeba připomenul tady náplavky v Praze, například.